Ano, děkuji. Ještě k vystoupení pana místopředsedy Hamáčka: potvrzuji, že to bylo sděleno ústně panu Hamáčkovi, nebylo to písemnou formou. Ale to podstatné je ten bezpečnostní dotazník.

Nyní pan předseda Bartošek, poté pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

Zcela zásadní věc je, že veškerá bezpečnostní komunita vám říká nepouštějte do toho tendru Rusko a Čínu.

My nejsme v situaci, že zde soutěžíme osobní auta. My utratíme obrovské množství peněz a jako suverénní stát si rozhodneme, kdo to u nás bude stavět.

Vám nestačí to, a to co říká ministr Zaorálek, co si o tom ty vlády myslí.

A tady žádám pana premiéra, aby zastavil kroky, které činí ministr průmyslu a obchodu.

Pane premiére, zastavte to, co koná ministr průmyslu a obchodu. Nyní pan předseda Zbyněk Stanjura, poté pan předseda Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo. Vystoupili dva vicepremiéři, myslím, že návrh pana vicepremiéra Hamáčka je racionální, věcný, pan ministr Havlíček si z nás dělá legraci, protože říká, že včera byla zpráva, že bezpečnostní dotazník bude rozeslán dnes. Nebo co má být dnes rozesláno na pokyn ministra Havlíčka ČEZem uchazečům? A pak říkal: Standardní kolečko bude a tak dále.